Samozřejmě inflace je proto, protože elektřina zvedá ty ceny všem výrobcům potravin a dalším. Jde to stále dokola.

A stále to zadlužení vůči HDP koncem minulého roku ještě stále je nižší, než nám stále vykládá pan bývalý ministr financí, který označuje vašeho, našeho premiéra, premiéra české vlády, za populistu. A mě také. Tak by měl si vybrat.

Vždyť si to všechno pamatujeme, jak to bylo, jo, takže to jsou věci...

Nejhorší časy této země, kombinace Topolánek Kalousek. Ale k tomu se nechci tady vracet. Vrátím se k tomu, že naši poslanci nemohli, nemohli vystupovat, takže bych tady navázal s projevem pana Davida Pražáka: Poznámky k debatě o valorizaci důchodů. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dvolte mi, abych také vystoupil v debatě o snížení valorizace důchodů. Vláda se podle mého soudu dopustila podvodu na voličích, neboť před volbami deklarovala, že na důchody nesáhne. Když se podíváme do předvolebních programových bodů koalice PirStan, tak se dozvíme cituji: garantujeme zákonnou valorizaci důchodů, díky níž úroveň seniorů roste s ekonomikou.

A nynější situace?

Pokud jeden z definičních znaků právního státu je, že dodržujeme zákony práva, tak si vláda principy právního státu vykládá, jak se jí to hodí. A to my zásadně odmítáme. Pro nás je neměnnost právního státu zásadní. Sama paní předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová v minulém volebním období při zdůvodňování legislativní nouze při covidu jasně řekla cituji: pro mě není právní stát jen slovo.